Váš návrh ohledně lhůty jsem si poznamenal. Nikdo další se do podrobné rozpravy nehlásí, tak se ještě zeptám, zda někdo z místa se nechcete přihlásit? Nikoho nevidím a v tom případě končím podrobnou rozpravu. Táži se pana ministra, zda chce závěrečné slovo. Pane ministře?

Eviduji žádost o odhlášení. Já vás tedy nejprve všechny odhlásím, požádám vás, abyste se přihlásili svými kartami.

Počet poslankyň a poslanců se ustálil, a já tedy dám hlasovat. Budeme hlasovat o tom, že zkrátíme lhůtu pro třetí čtení na 7 dnů.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Já konstatuji, že s tímto návrhem jsme vyslovili souhlas a zkrátili jsme lhůtu pro třetí čtení na 7 dnů.